To, co jsme tady včera viděli, nemohu nazvat jinak než vládní puč.

Nikdy se to nestalo. Vy jste včera potvrdili dvě věci. Za prvé, že Markéta Pekarová Adamová říká to, co si opravdu myslí, že opozice má sedět v koutě, šoupat nohama a mlčet, že si to opravdu všichni myslíte. . A za druhé, to, co jste včera předvedli, byl čistokrevný neomarxismus. To znamená: My máme pravdu, nikdo jiný, my máme pravdu a tu vaši slyšet nechceme, a když se nás na něco ptáte, odcházíme pryč.

Prosím přece jen o mírné zklidnění emocí. Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Já bych také ráda zařadila bod, který jsme měli projednávat včera v 18 hodin, a to je Strategie zvládání uprchlické vlny.

Musím říct, že včera, vy všichni víte, že hnutí ANO bylo to, které prosadilo, že včera se tento bod v 18 hodin projednával. Já jsem tady vystoupila velmi věcně a korektně, pouze jsem shrnula věci.

Opravdu jsem přesvědčena o tom, že ta strategie je důležitá pro všechny lidi, pro všechny hejtmany, pro všechny starosty a je nutné ji tady na půdě Poslanecké sněmovny projednat. Proto vás žádám, především vládní koalici, abyste podpořili to, aby se dnes tato strategie projednávala v 10 hodin místo stavebního zákona. Děkuji vám.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

My chceme jenom slyšet jednoduché odpovědi na otázky, které se týkají zdravotnictví, školství, ubytování.

Byli jste se tam podívat?

Požádala, uvedla ten bod, musela ho uvést podle jednacího řádu, to byla její povinnost, a čekali jsme především na vyjádření ministra vnitra.

Děkuji vám. Jen pro pořádek konstatuji, že nezazněl návrh na bod pořadu, a nyní paní místopředsedkyně Věra Kovářová, poté pan předseda Výborný.

Uvědomte si, co říkáte. A reakce... Jak jsme mohli odpovídat na otázky, naši ministři zde byli připraveni, Tomio Okamura blokoval celou schůzi. Tak si to srovnejte v rámci opozice. Děkuji. Děkuji paní místopředsedkyni.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové. Na začátek, abych předešel debatám o tom, zda respektujeme či nerespektujeme jednací řád, předesílám, že přicházím jako předseda poslaneckého klubu KDUČSL a chci se připojit a přihlásit k návrhu na úpravu programu dnešního dne jednání Poslanecké sněmovny, jak zde byl přednesen panem vicepremiérem Vítem Rakušanem. A teď mi dovolte dvě poznámky. Bylo naprosto oprávněné a opodstatněné, že ministři včera opustili jednací sál. Podstatný rozdíl oproti tomu, co tady teď říkala paní předsedkyně Schillerová, byl ten jeden a zásadní. To, co tady včera zaznívalo z úst jednoho člena tohoto zákonodárného sboru, byla snůška lží, nenávisti, xenofobie. Nic takového tady v minulém období z našich úst nikdy nezaznívalo.

Takový projev jsme tady slyšeli a pan předseda Fiala, Radim Fiala, má v jedné věci pravdu: ano, takové projevy tady nemají co zaznívat. A já říkám jednoznačně, takový poslanec má mlčet, mlčet, než tady urážet, lhát, vytvářet atmosféru zla a nenávisti. To jsme bohužel včera slyšeli. Samozřejmě že vás o debatu nad strategií nepřipravíme, proto jsme dnes jasně navrhli, aby byla projednána, představena, aby se k ní vedla diskuse po 10. hodině, novela zákona stavebního, což je velmi stručná záležitost, byla tady už v mnoha hodinách diskutována, týká se pouze posunutí účinnosti, může být schválena v řádu několika málo minut. Paní předsedkyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, moc dobře to víte i vy, pojďme to tak udělat.